Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 80/5. Ale toho nevidím...

Ptám se předsedy poslaneckého klubu a ten říká, že... takže tři minuty...

Ptám se kolegy Foldyny, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Chtěl bych podpořit, abychom při svém hlasování vyjádřili podporu tomu návrhu, který tady je. Samozřejmě to není stoprocentně to, co jsme chtěli. Nicméně v politice člověk musí hledat kompromisy, aby našel nějaký výsledek.

Děkuji.

Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce bych zrekapituloval. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Rozpočtový výbor Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku. Rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému komplexnímu návrhu. Komplexní návrh doporučuje. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení informoval o stanovisku výboru.